Dále nové zařazení do bloku druhých čtení.

Kdo je proti?

Dále je z vaší strany navržen bod slyšení policistů ÚOOZ a vrchního státního zástupce. Bohužel v této podobě, tak jak jste ho načetl, je daný návrh nehlasovatelný. Prosím. Po debatě děkuji za slovo, pane předsedající s legislativou bych to upravil následovně.

Každopádně tam byl požadavek pouze modifikovat to ve smyslu, kteří policisté, protože bylo potřeba konkrétně jmenovitě... Prosím, pan předseda Stanjura. Pane místopředsedo, rozprava k navrženému programu byla ukončena. To není hlasovatelné. Po konzultaci s legislativou máte pravdu. Je to tak. Rozprava ohledně návrhů na návrhy usnesení byla ukončena, tzn. návrh na toto usnesení měl zaznít v průběhu rozpravy nad tématem k pořadu schůze. Tento návrh nezazněl. Bohužel v této podobě, tak jak je tento návrh přednesen, je skutečně nehlasovatelný. Ještě pan předseda Kalousek. Prosím. Já myslím, že je důležité, abychom se dokázali shodnout. Kdyby vystoupil člen vlády, otevřel rozpravu, pan předseda Faltýnek to doplnil, tak můžeme hlasovat.

To znamená, budeme pokračovat v dalších návrzích tak, jak byly předneseny. Ten návrh, tak jak byl přednesen, byl nehlasovatelný a úprava usnesení nebyla přednesena v době, kdy probíhala rozprava nad úpravou pořadu schůze. Budeme pokračovat dál. Vzhledem k tomu, že neprobíhala rozprava v klasickém smyslu slova, aby rozprava byla ukončena a ministr ji mohl otevřít protože na začátku schůze probíhá rozprava pouze o pořadu schůze, tak není možné postupovat tímto způsobem. Budeme pokračovat dál. Nyní dostane slovo pan předseda Sklenák... Přednostní právo, prosím, pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo. Já jsem ten návrh, jak jsem řekl, upravil po debatě se sněmovní legislativou. Evidentně je vidět, že ta rada asi nebyla úplně dobrá. Ale nedělám žádný komentář, omlouvám se za něj, pokud to tak někdo pochopil. Opravdu to tak nebylo myšleno.

Skutečně trvám na tom, že ta rada, která zazněla, byla namístě, ale vaše vystoupení mělo proběhnout v době, kdy probíhala rozprava o pořadu schůze. V tento moment jsem řekl, že rozprava o pořadu schůze je ukončena a není možné v tento moment dodávat další body na úpravu nebo změnu pořadu schůze. V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat o bodech, které přednesl pan předseda Sklenák.

Dám hlasovat jednotlivě o jednotlivých bodech. Nejprve budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 839.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Jako poslední budeme hlasovat o zařazení sněmovního tisku 841.

Je to vládní návrh školského zákona. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 10, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 77, proti 31. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Stanjury. Je to zákon o hmotné nouzi. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 11, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti 8. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Další byl návrh pana poslance Černocha, který modifikoval návrh pana předsedy Faltýnka. Bohužel ani v této podobě tento návrh není hlasovatelný. Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sedi, který navrhuje bod č. 52, je to sněmovní tisk 378.

Nejprve budeme hlasovat o bodu 52.